Čili vedeme jednání s Evropskou komisí. Ta jednání nejsou jednoduchá. Ale co je cílem vlády? Cílem vlády je urychleně EIA udělat znovu tam, kde nezbude nic jiného, to znamená, už práce byly zahájeny u té stovky staveb, a tam, kde máme na dohled stavební povolení, a tam, kde máme šanci rychle stavby začít, tak se snažíme s Evropskou komisí domluvit na rychlejší proceduře. A teď uvidíme, jestli ta rychlejší procedura bude možná, anebo jestli bude nutné skutečně u všech těchto staveb, kde je stará EIA, deset patnáct let, získat novou EIA. A samozřejmě že cílem vlády a Ministerstva životního prostředí je, aby se všechny termíny maximálně zkrátily a nová povolení byla rychle. To je cílem vlády stavět, začít stavět. Čili mluvil jsem 20 minut, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já myslím, že to není tak dlouhá doba vzhledem k tomu, že hodinu se zde diskutovalo o návrzích na změnu programu, ale cítil jsem povinnost jako předseda vlády reagovat na dvě závažná témata, a to je řešení migrační krize a náš postup a samozřejmě řešení situace kolem zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Pane premiére, já bych velmi rád označil ten potlesk za přiměřený, ale nerozumím kolegům poslancům, za co tleskají.

Bohužel to tak není, pane premiére. Je tady spousta otázek, které by kolegové velmi rádi položili. A myslím si, že jestli je nějaká nová dohoda, tak jak kolegové tady ve Sněmovně, tak hlavně občané by měli vědět nebo mají vědět, jaká smlouva se vyjednala, a k tomu byla právě ta schůze, která byla i časově omezena. To znamená, nebyl by to žádný chaos, který by se roztahoval do hodin. Byla by to časově omezená schůze, kde by byla možnost vaším prostřednictvím odpovědět na dotazy položené například stranou Úsvit. Je tam spousta otázek: Byla zastavena opravdu balkánská trasa? Dáte hlavu na špalek za to, že už žádní imigranti touto cestou nepřijdou? Kolik se pošle Turecku peněz? Dovolíte bezvízový styk? To jsou všechno otázky, na které jste měli možnost zítra odpovědět, a proto nechápu, opravdu nechápu, že to vládní poslanci neodhlasovali, protože dvaadvacátého má být schůze, sedmnáctého jedete na Evropskou komisi. A já to beru tak, že vy nechcete odpovídat Poslanecké sněmovně a nechcete se zpovídat občanům České republiky! Pan předseda Fiala, po něm pan vicepremiér Bělobrádek. Dámy a pánové, vážený pane premiére, já bych s vámi rád diskutoval o migrační krizi. Já se dívám na výsledky summitu úplně jinak.

Ale já se tady s vámi o tom bavit nebudu, protože pokládám to, co jste tady předvedl, za naprosto nepřijatelné a v podstatě i urážlivé pro většinu kolegyň a kolegů v této Poslanecké sněmovně. Rozmáhá se tady nešvar, nebo z vaší strany nepochopitelné jednání, kdy se třeba neschválí návrh programu mimořádné schůze, vy následně vystoupíte, začnete rozebírat nějaký problém, nebo co si sám myslíte, a na to mají možnost reagovat pouze lidé s přednostním právem, a to ještě úplně mimo program, a ostatní poslankyně a poslanci tuto možnost nemají.

Teď jsme v situaci, že úplně mimo program vy tady vystoupíte s nějakou informací, na kterou nemá možnost naprostá většina členů této Poslanecké sněmovny reagovat. Já to pokládám za neseriózní. Nevyužiji svého přednostního práva proto, abych teď s vámi o výsledcích summitu diskutoval, ale opravdu vás žádám nejenom jménem opozice, ale jménem všech poslankyň a poslanců, abyste připustil debatu o těchto věcech. Chceteli nás informovat, abyste nás informoval v řádném nebo mimořádném bodě, ale tak, aby ostatní kolegyně a kolegové měli možnost reagovat. Toto, co tady předvádíte, je naprosto nepřiměřené a vůbec to neodpovídá tomu, co jste řekl, že jako premiér cítíte odpovědnost se k tomu vyjádřit a informovat Poslaneckou sněmovnu. Toto nebylo informování Poslanecké sněmovny! Jsme mimo program, mimo jakýkoliv bod a mimo možnost kolegyň a kolegů, aby na vaše vystoupení reagovali. Prosím pana místopředsedu vlády.

Děkuji za slovo.

Koalice to svými hlasy tady zamítla. Já jsem dneska tedy požádal alespoň rezortního ministra, pak to bylo rozšířeno tedy na tři dotčená ministerstva. Skutečně nevím, jestli se domníváte, že takovýto megaprůšvih utajíte před veřejností.

Některé obchvaty, asi jeden nebo dva na silnicích první třídy. Nemám to dopočítáno, ale to bude podle mého nějaký třetí nebo čtvrtý nejhorší výsledek z éry i bývalého Československa, nejenom České republiky.

A vy se tady budete pořád vymlouvat na minulost. Já nechci nic jiného, než aby se to tady řešilo, resp. aby ministři řekli, co je správné, nebo v čem se mýlím a co správné není. A vy zařazení tohoto bodu vetujete. Já už tomu nerozumím. Co chcete tutlat za větší problém, než je problém kolapsu českého stavebnictví?